Vážené dámy a pánové, tak, máme tady už člena vlády, takže teď jsem chtěl přerušit na 15 minut, ale už se dostavil pan ministr kultury.

Děkuji vám.